Nyní bychom měli pokračovat v přerušené sloučené rozpravě vystoupením pana poslance Marka Výborného, ale bylo mi avizováno z jeho klubu, že vystupuje v Senátu, není přítomen, bude tedy zařazen na konec pořadí přihlášených.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhla v souladu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny podle § 59 odst. 1 a 2, aby se Sněmovna usnesla, že k projednávaným tiskům č. 1008 a 1009 omezuje řečnickou dobu na deset minut a že v téže věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Další návrh, který předkládám, je, abychom v případě neprojednání těchto sněmovních tisků ve třetím čtení dnes pokračovali v jejich projednávání zítra, tj. ve čtvrtek 13. května.

Zároveň považuji za slušné, abych se vyjádřila k té rozpravě, která tady byla programu, a co se týká REACTu. Já bych byla ráda, kdybyste opravdu teď všichni pozorně sledovali to, co vám řeknu. Všechno, co tady zaznělo, není pravda. Není pravda. A moc prosím, aby si i diváci, kteří toto musí poslouchat, opravdu našli webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsou ke stažení všechna výběrová kritéria na tu výzvu, o které tady bylo hovořeno.

Všechno zveřejňujeme.

Proto jsme upozornili na to, že ve finále, pokud se všichni seřadí na stobodové hranici, což já opravdu nepředpokládám...

Ty projekty se musí nejdříve vyhodnotit, teprve potom, pokud se seřadí všichni a budou mít sto bodů, tak se bude přihlížet k rychlosti podání. A co se týká kritérií výběru, to si nevymýšlelo Ministerstvo pro místní rozvoj. K tomu skutečně byl pracovní tým na Ministerstvu zdravotnictví, kde byl ÚZIS, kde byli zástupci měst a obcí, Asociace krajů. A dokonce Asociace krajů skutečně řekla, že není čas na žádný alokační klíč pro kraje a že se to má nechat otevřeno. Ze všeho existují zápisy, protože jak správně podotkl pan předseda Bartoš, my si nemůžeme dovolit žádné zásahy, všude jsou tzv. auditní stopy, aby se skutečně nikdy nemohlo stát, že by toto nějak někdo ovlivnil.

Takže teprve po vyhodnocení se sestaví seznam.

Samozřejmě budou projekty hodnocené po té věcné a kvalitativní stránce, a teprve poté, když budou mít všichni sto bodů v uvozovkách, tak samozřejmě se musí nějakým způsobem přihlédnout k tomu času, protože alokace nebude pro všechny. My očekáváme druhou tranši v rámci Evropské komise. A kam půjde těch 6 miliard korun, rozhoduje vláda. Já předpokládám, že když tam bude takovýto převis poptávky, že se vláda samozřejmě přikloní na stranu zdravotníků. Já vám děkuji. Už se nacházíme v rozpravě, zaznělo několik procedurálních návrhů, o kterých budeme hlasovat bezprostředně, až poté bychom dali slovo. Mám tady faktickou poznámku. Pan místopředseda je nadán přednostním právem a hlásíte se k tomu procedurálnímu?

Tak děkuji.

Děkuji. Pan předseda Bartoš s procedurálním návrhem?

Pak budu mít ne nijak dlouhý proslov. Já jsem jenom přinesl ukázat, jak vypadají pozměňovací návrhy k návrhu vlády , což ukazuje, že ten vládní návrh není vydiskutován a není dvakrát dobrý.

Nejprve pirátský návrh třicet minut na jedno vystoupení, poté návrh paní ministryně a poslankyně Dostálové na deset minut na jedno vystoupení. Takže nejprve těch třicet minut. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno 160, pro 44, proti 32. Teď tedy hlasujeme omezení řečnické doby na deset minut a každý poslanec může vystoupit pouze dvakrát. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím opravdu o klid.